Jednak rozpočtový výbor konstatuje, že byla podána řada pozměňovacích návrhů, asi 16, které se týkají jak novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a novely zákona o dani z příjmů obsažených ve vládním návrhu, tak i návrhů doplňujících zákon o dani z přidané hodnoty, který v původní předloze obsažen nebyl, a doporučuje proto seřadit pozměňovací návrhy do logických skupin a podskupin následujícím způsobem: Za prvé. První skupina by byly pozměňovací návrhy, které obsahují změnu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Druhá skupina Pane zpravodaji, já vás ještě jednou přeruším a požádám sněmovnu o klid! Není to úplně jednoduché, tak prosím v klidu. Děkuji.

A pak je třetí skupina pozměňovacích návrhů. V podstatě rozpočtový výbor předkládá proceduru, kterou v podstatě jsem diskutoval s legislativním odborem, a legislativní odbor navrhl změnu procedury.

A v této skupině ještě je pozměňovací návrh pana poslance Skopečka B1, kdy by měl být hlasován, nebo nehlasován vždy jako celek, a to pod bodem 10 u hlasování usnesení rozpočtového výboru, a dále bod 11 hlasování v usnesení rozpočtového výboru se vypustí.

Čili tyto změny bychom v podstatě zahrnuli do té procedury.